Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Máte návrh zasedacího pořádku. Jestli má někdo protinávrhy, nechť je vznese, pojďte o tom hlasovat. Děkuji. Nicméně jsme ve všeobecné rozpravě a musím přihlášené pustit ke slovu.

Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu.